Já osobně zákon o evidenci tržeb beru jako opatření proti šedé ekonomice, daňovým únikům a také jako prostředek k narovnání vztahů v podnikání. Připomenu, že podle Centra ekonomických a tržních analýz je až 614 mld. korun ukrytých ve skrytých ekonomických transakcích zejména ve službách. Já si nedělám iluze, že EET jaksi udělá všechno pro to, aby zmizely všechny daňové úniky. Ale kdyby se nám podařilo pouze 5, 10 % z těchto daňových úniků, tak v tom případě máme peníze, které jsou potřebné na veřejné služby, zdravotnictví, školství a bezpečnost. Prosím vás, uvědomte si to. Pojďme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Hezké dobré poledne. Děkuji panu poslanci Seďovi. Dalším s faktickou poznámkou je pan ministr Babiš. Děkuji, pane předsedající.

Takže ještě jednou.

Já vůbec nechápu, o čem je tady řeč. Tady je to boj proti šedé ekonomice.

A je to údaj Českého statistického úřadu. Taky není pravda, co říkáte, že klesá šedá ekonomika.

Pan poslanec Vondráček odvolává svoji přihlášku, takže s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura.

Já to přijímám.

Takže to jsou konkrétní věci, které budou komplikovat život.

Ale pravidelná údržba se platí.

Takže zadarmo není vůbec nic.

Děkuji. Pan ministr Babiš s faktickou poznámkou. Prosím, pane ministře.

A co jste udělali? Měli jsme 5 % sazbu na léky, potraviny, prodeje bytů rodinných domů, zařízení, voda, teplo, pomůcky pro zdravotně postižené a vy jste navýšili sazbu z 5 na 15 %. A v rámci tohoto zákona navrhujeme snížit z 21 na 15 %. Takže my daně snižujeme.

Ne, každý má svobodu se rozhodnout. Žádný dodavatel není.

A je to nepravda. Děkuji panu ministrovi. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Langšádlová. Dobrý den, pane předsedající. Dámy a pánové, úvodem mi dovolte poznámku na pana kolegu Seďu prostřednictvím pana předsedajícího. Nemůžete očekávat pozměňovací návrhy opozice, protože když vláda předloží takto nekvalitní návrh, pokud vláda předloží takto nebezpečný návrh, tak nemá smysl ho pozměňovacími návrhy upravovat. A to, že se jedná o nebezpečný návrh, bych chtěla říct na příkladu, že je to opravdu sběr dat. Dat, která se tady v tuto chvíli a někomu hodí. A to, že tady pan ministr je připraven kdykoliv zneužívat data, tady na tom místě několikrát prokázal. Na tomto místě několikrát říkal: vždyť my víme, my to přece víme, kdo neplatí daně. Co to znamená? Pokud pan ministr financí totiž nezneužívá už data, která dneska má, tak by toto nikdy nemohl tvrdit, protože ani ministr financí nemá v tuto chvíli přístup k těmto datům! Takže chce další data a nadále je chce zneužívat.